A směrem k těm, kteří si myslí, že jim to ještě nějakým způsobem pomůže u voličů. Mohu vás ujistit, že ani historicky snížení nebo zamražení platů politiků nikdy nevedlo k žádnému politickému zisku. Nikdy!

Takže vážené kolegyně a vážení kolegové, já tady stojím, možná jako jediný v tomto sále, a říkám ano, já chci přidat. Já chci přidat, protože všude jinde, ve všech ostatních oblastech, jsme přidali a přidáváme dál a je to zasloužené, je to dobré. Takže přirozené automaticky navyšované příjmy si zaslouží určitě i politici, a dokonce i my, poslanci. Já vám děkuji za pozornost.

První tedy pan kolega Ondřej Benešík. Pane poslanče, ještě chviličku posečkejte.

Máte slovo. Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, já jsem vůbec nechtěl do této diskuse zasahovat, ale přece jenom si myslím, že je tady jeden fenomén, který má souvislost s tím, co probíráme, a sice kumulace funkcí. My tady máme určitě několik kolegů a kolegyň, kteří takzvaně na plný úvazek pracují ve dvou, někdy i ve třech funkcích. Jinými slovy pobírají plnou odměnu, laicky řečeno plat, za výkon dvou tří funkcí, které mají být na 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Rozhodl tak volič. Velmi často tak rozhodl volič, oni to zvládají, tvrdí o sobě, že to zvládají, je to v pořádku, je to jejich věc. Ale já bych chtěl vyzvat ty kolegy, kteří podpoří toto snížení poslaneckých platů a mají dva nebo tři platy z veřejných peněz, aby udělali to, co jsem udělal já, když jsem byl poslancem a jeden rok ještě starostou. Já jsem sám navrhl, abych byl neuvolněný, abych tu funkci mohl vykonávat, ale za tu funkci starosty jsem si navrhl odměnu nula. Udělejte to a bude všechno v pořádku. Já si myslím, že ti z vás, kteří budou podporovat tento návrh, ale mají ze státního rozpočtu další dva platy nebo jeden plat, by toto měli udělat. Děkuji za dodržení času.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Jenom velice rychle. Je naprosto normální, že tady tuhle věc diskutujeme. Platy politiků jsou normální politikum.

Ještě jednou, je to normální politická záležitost, je to hledání rovnováhy.

Prosím tedy tentokrát opravdu pravý roh, aby se zklidnil. Každý poslanec má své místo, takže se prosím usaďte na svá místa a nechte jednotlivé kolegy slušně vystupovat. Jestli chcete někdo přestávku, tak prosím, předsedové klubů o ni mohou požádat. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu opravdu krátký. Já bych navrhoval v rámci toho, aby tady nezaznívaly různé populistické návrhy a předešli jsme téhle debatě, která, nevím, jestli trvá hodinu, možná že i déle, a vlastně nikdo nechtěl ani vystupovat, a pořád všichni vystupujeme, tak že bychom mohli třeba udělat to, že na začátku volebního období řekneme, že po celé volební období ten plat bude stále stejný. Není důležitá částka, ale my se pak nebudeme dohadovat o tom, jestli to máme navázat napravo, nebo nalevo, jestli tenhle návrh je ještě takhle populistický, nebo takhle populistický, kdo má jaký auto nebo jakou kravatu nebo peněženku. Takže za mě, možná že bychom to mohli zjednodušit a říct ano, po celé volební období je plat poslance takovýto. Budeme vědět, že jdeme za těchto podmínek do práce jako ten normální dělník, který jde taky za nějakých podmínek do práce. A bude vyřízeno.

A opět žádám o klid, kolegové a kolegyně. Tentokrát levá část sněmovny... Máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom velmi stručně reagovat na kolegu Pávka. Chtěl jsem říct, že v celé té státní správě a naštěstí i soukromé sféře se přidává, ale nikde se nepřidává 20 %. A některým z nás přišlo, že není adekvátní, abychom přidávali učitelům 15 a jiným profesím ve státě méně, a sami si zvedli platy o 20 %. A proto vláda předložila ten návrh a proto my jsme ho pomohli dostat na pořad schůze a proto se tady o něm, doufám, bude hlasovat.

Ale každopádně nám vadilo to skokové navýšení platů politiků o 20 %.

Všichni s faktickými poznámkami.